Ve zprávě Nejvyššího kontrolního úřadu se uvádí, že inspekce zjistila následující fakta.

Každý rezort by měl Ministerstvo zahraničních věcí informovat o navázání spolupráce s mezinárodními organizacemi. Nové smlouvy má také nejprve schválit vláda. A teď ocituji Nejvyšší kontrolní úřad: